Co se týká konkrétních případů, tak se nedá ani potvrdit, ani vyloučit, že se jedná o organizovanou činnost, a z tohoto důvodu Státní ústav pro kontrolu léčiv navázal úzkou spolupráci s Generálním ředitelstvím cel, Policií České republiky a Generálním finančním ředitelstvím. Já jsem požádal, aby ta součinnost byla velmi úzká, a Státní ústav si uvědomuje, že tuto problematiku budu velmi pečlivě sledovat, byť tedy nejsem ten, který do toho může zasahovat, to je potřeba opakovaně zdůraznit.

Chtěl bych ale říct několik dat a budu v tom pokračovat i v návaznosti na tu druhou interpelaci, pokud zazní předpokládám, že ano.

Děkuji. A poprosím ještě paní poslankyni, která má zájem. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mě by, pane ministře, zajímalo, když byly uděleny konkrétní pokuty, tak předpokládám, že minimálně SÚKL, nevím, jestli vy víte, o které lékárny šlo.

Děkuji, pan vicepremiér.

A pokud usoudí, že v rámci správního řízení a v rámci pravidel, která jsou nastavena, může sdělit i konkrétní lékárny, tak ano. Já pak v odpovědi na tu druhou interpelaci, která se týká stejné problematiky, řeknu další čísla a údaje, abyste měli představu o tom vývoji.

Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, kolegyně, kolegové, jsem velice rád, že ty interpelace jdou za sebou, že můžu opravdu pokračovat a jsem rád, že pan ministr je přítomen. Nicméně bych zmínil pár věcí, položil bych některé otázky ve svém vystoupení.

Dle sdělení paní ředitelky se nejedná o částku konečnou a že jsou signály, že by mohla být ta skutečná částka dvakrát nebo ještě možná vyšší.

V této souvislosti bych se chtěl zeptat na tři otázky, to znamená, ta první zní: Jaká je hodnota léčivých přípravků, které tímto způsobem byly v uvozovkách vyvedeny do zahraničí, co dneska víme, co můžeme brát za prokázané? Jaké kroky budou učiněny vůči subjektům, které se dopustily tohoto jednání?

Tak jak jsem řekl, v březnu půjde zákon do vlády. Předpokládám, že tím pádem tady bych poprosil o maximální podporu i předsedů všech těch klubů nejenom koaličních, ale i opozičních, aby se dostal na projednávání co nejdříve. Pokud by se nám ho podařilo schválit tak, aby platil od 1. července letošního roku, tak už máme silný nástroj na podzim letošního roku.